Prosím pana ministra obrany, aby tento materiál uvedl. Děkuji, pane předsedo.

V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil se zúčastnily 91 vojenského cvičení se zahraničními partnery.

V oblasti výstavby schopností AČR bylo hlavním cílem procvičit schopnost jednotek pozemních sil podílet se na pozemní operaci velkého rozsahu a schopnost jednotek vzdušných sil poskytnout podporu jednotkám pozemních sil při vedení pozemních operací. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, žádám, abyste uvedený materiál vzali na vědomí, a děkuji za pozornost. Tuto informaci projednal výbor pro obranu.